Takže prosím pěkně o podporu těchto návrhů.

Ale všechny tyto věci směřovaly k pomoci rodinám, rodičům v České republice, aby i oni zvládli nárůst a dopady inflace.

Děkuji vám za pozornost.

Máte slovo. Děkuji.

Vím, že samozřejmě to je myšleno dobře, a nemyslím to ani k předřečníkovi, ale takové věci by měla řešit paní ministryně Maláčová pomocí kvalitní důchodové reformy, a takovéto zásadní věci by opravdu neměly být předmětem pozměňovacích návrhů na tom si myslím, že se všichni shodneme.

Do rozpravy, aha, tak pardon.